Přitom Všeobecná zdravotní pojišťovna má databázi a stará se o ty nejtěžší pacienty, které ty jiné pojišťovny nechtějí vzít. Jsou to ti pacienti s nejnákladnější léčbou, takže by logicky potřebovala mít peníze, ale vy chcete zase ještě vzít peníze další Všeobecné zdravotní pojišťovně a chcete ji připravit o tu možnost pojišťování cizinců, o tu monopolní možnost pojišťování cizinců, kteří tady mají povolení k pobytu.

Pokud byste vy, členové vládní pětikoalice, chtěli lidem pomáhat, tak jste na to měli fakticky skoro celý rok, co jste už u vlády, a zatím jsme se dočkali pravého opaku.

Takže abych řekl to B, zároveň podpořte také naše návrhy, a pakliže podpoříte tady všechny naše pozměňovací návrhy, tak můžeme přece hlasovat potom pro ten rozpočet, pak to můžeme zvážit, pro rozpočet jako celek. Takže to jenom říkám už takhle, protože znám tu demagogii a znám to překrucování informací ze strany některých poslanců vládní koalice. Samozřejmě my odmítáme i vaše vládnutí jako celek, které den za dnem je víc a víc... které je takové, že den za dnem víc a víc škodíte vlastní zemi. A vaše vládnutí i vzhledem k té podpoře, kterou už vidíme na základě průzkumů, tak ztrácí přirozenou legitimitu. Takže jediné správné řešení by bylo, kdyby celá vaše vláda odešla a přestala tuhle zemi likvidovat. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

To má být bezprecedentní výsledek objemu zadlužení současné vládní pětikoalice za období jejího vládnutí. Výsledek vlády, která měla celou svou předvolební kampaň založenu na tom, jak jsme byli v období zdravotnické krize, myslím naše vláda, rozpočtově nezodpovědní. Dnes, když má šanci reálně ukázat, co tou fiskální konsolidací mysleli, předkládají rozpočet s nulovou snahou o jakékoliv úspory.

Takže to celkové číslo bude 375 miliard, protože předpokládám, že vládní koalice podpoří poslanecké návrhy z vlastní dílny.

Člověk by sice čekal, že to má být automatické a že tato má pochvala je zcela zbytečná, ale my dnes víme, že vládní pětikoalice posunula laťku tak nízko, že člověk musí ocenit také tyto věci, které jsme v minulosti považovali za samozřejmé.

Historicky nejdelší rozpočtové provizorium, do kterého nás uvrhla tato vláda, nepřineslo skutečně nic pozitivního, a to ani pro občany, ani pro veřejné instituce, ani pro firmy, a už vůbec nepřineslo tu tolik proklamovanou rozpočtovou konsolidaci.

Výsledkem tohoto pokusu na českém rozpočtování však byl státní rozpočet, který jsem zde na tomto místě již od počátku považovala za nereálný, marketingový, se snahou o optické snížení salda, a za rozpočet, který dostatečně nereflektuje již tehdy bezprecedentní nárůst spotřebitelských cen a změnu mezinárodněpolitické situace. Zdánlivě lepšího výsledku se panu ministrovi a vládě podařilo dosáhnout zejména z důvodu pádivé inflace, která navýšila příjmy z daní i ze sociálního pojištění.

Já připomenu ty nejvýznamnější tehdejší škrty.